Proto prosím kolegy a kolegyně, až budeme o tomto hlasovat, abychom mysleli právě na to, kam ty peníze častokrát jdou. Nejsou to jenom konference, které se zabývají kvótami na zastoupení žen v politice, je to opravdu častokrát konkrétní pomoc konkrétním lidským osudům.

Prosím, paní poslankyně. Já bych navázala na předřečnici.

Takže prosím, tento pozměňovací návrh opravdu by neměl být podpořen. Děkuji. Dále je s poznámkou přihlášen pan poslanec Klaus. Prosím, pane poslanče.

Děkuji. Další faktická poznámka paní poslankyně Richterová. Máte slovo, paní poslankyně.

Samozřejmě nejenom, ale řada z nich je takto vyloženě sociálně důležitých. Následuje faktická poznámka pana poslance Jandy.

Naopak, do čeho nešly?

Děkuji. Další faktickou poznámku vidím paní poslankyně Pekarová. Prosím, paní poslankyně.

Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Jandy.

Nevyčerpali jsme faktické poznámky. Další je přihlášen pan poslanec Veselý. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Dále je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Volný. Máte slovo, pane poslanče. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl říct jenom, že tato přestřelka mezi mými kolegy a kolegyněmi jenom ukazuje na problematiku neziskových organizací a toho, že my opravdu nejsme schopni rozklíčovat, kam ty peníze doopravdy jdou a kam doopravdy půjdou. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně.

Čili to není pravda, že bychom se neměli kde informovat. S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Nacher. Máte slovo, pane poslanče. Dámy a pánové, pěkné odpoledne.

Takže já tady kolegu Jandu musím podpořit globálně v tom, že tady nejde o to vzít peníze týraným ženám, ale o nějaký symbol upozornění na něco, co už si myslíme, že je za hranou.

Děkuji. Nyní se vrátíme k podrobné rozpravě, budeme v ní pokračovat. Slovo má paní poslankyně Majerová, připraví se pan poslanec Baxa. Prosím, paní poslankyně. Děkuji. Hezký dobrý den, vážené kolegyně a kolegové.